To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom dnes do projednání tohoto bodu jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je proti?

A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, celkově bych chtěl říci, že je dobře, že tento zákon je předložen, že skutečně rozmístění přiznání v šesti a půl tisících registrech příliš nedává smysl. Navíc, alespoň mně osobně, to papírové vyplňování dost obtěžuje a s chutí přivítám, když to budu moci zvládnout elektronickou cestou. Zvýšení sankcí také vcelku dává smysl, rozšíření subjektů podání majetku, přiznání majetku při vstupu do funkce také. Co mi ale nedává příliš smysl, že ve chvíli, kdy kdykoli se v České republice mluví o střetu zájmů, tak je to skoro už ekvivalent s místopředsedou vlády panem Babišem. A jsou momenty, v kterých ke střetu zájmů jednoznačně dochází a ty tento zákon neřeší. Když budu konkrétní, hned paragraf 3.

To je hezké, že o tom nesmí hlasovat, když bude ve střetu zájmů, ale chybí sankce, která by zneplatnila to hlasování, která by umožnila přistoupit k tomu, že pokud je prohlasováno něco s člověkem, který je evidentně ve střetu zájmů, tak to hlasování je neplatné.

První věc, která tím pádem na největší střet zájmů, s kterým se setkává vláda opakovaně, a podle vyjádření některých na každém jednání, podle vyjádření jiných na sedmnácti z jednání vlády, k tomu dochází. Přesto ten největší střet zájmů tento zákon neřeší. Další věcí, kterou z mého pohledu neřeší, je podnikání členů vlády.